Tento materiál opět uvede paní ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Prosím, máte slovo. Děkuji za tu debatu, kterou jsme vedli u minulého bodu, která samozřejmě se prolíná i s tímto bodem. My rozhodně budeme sedět nad těmi podmínkami, dokonce bych ráda debatovala i o zařazení fondu, aby tam byla větší kontrola z pozice ministerstva, takže velmi uvítám i možný vzájemný dialog.

Udělali jsme dotazníkové šetření na bydlení mladých. Bydlení mladých se otevíralo v letošním roce, ale na základě požadavků mladých lidí, to znamená, zvedla se hranice šesti let na patnáct let atd., takže ty věci takto postupují.

Opět samozřejmě tam dochází k poklesu u Panelu, protože prostě funguje IROP, takže my aktuálně pracujeme na přepracování tohoto dotačního titulu, aby to bylo efektivní. Děkuji.

Děkuji za slovo. Já stejně jako v minulém bodě nemám nic, čím bych doplnila vyčerpávající způsob paní ministryně, takže vás seznámím se stanoviskem výboru.

Doporučil Poslanecké sněmovně Výroční zprávu a účetní závěrku Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2017 projednat a schválit. Zmocnil zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu. Děkuji.

Tak prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Podobně v programu Výstavba byly uzavřeny tři smlouvy. Původně v tom programu bylo alokováno 320 milionů.

Děkuji. Nemám, takže já tímto končím všeobecnou rozpravu. Není. Nehlásí. Paní ministryně také ne. Přistoupíme k hlasování o návrhu usnesení.